V přechodných ustanoveních se hovoří, že v první fázi se elektronická evidence tržeb má vztahovat na ubytovací a stravovací služby, v další fázi na velkoobchod a maloobchod a v další fázi zřejmě na všechny ostatní typy podnikání. Ovšem s tím, že zároveň v tomto zákoně je vláda zmocněna k vydání nařízení vlády hned na dvou místech, a to že může prodloužit dočasnou výjimku pro podnikatelské subjekty vyjma těch, o kterých jsem hovořil, a samozřejmě může výjimku potom zrušit, to znamená, pak by se na libovolné typy podnikání rozhodnutím vlády elektronická evidence tržeb vztahovala, anebo může nařízením vlády vyjmout některé typy podnikání z evidence tržeb se zdůvodněním, že se její zavedení neosvědčilo nebo se zkrátka nehodí pro tento typ podnikání. To je nepochybně v rozporu s Ústavou České republiky. Při prvním čtení jsem podpořil zařazení tohoto návrhu zákona na projednání ústavněprávnímu výboru. Bohužel poslanci vládní koalice ústavněprávnímu výboru neumožnili, abychom tam tento vládní návrh projednali, a tudíž musím ty výhrady říci zde na plénu Poslanecké sněmovny. Není možné, a Ústavní soud to již několikrát judikoval ve svých nálezech, aby vláda v prováděcích právních předpisech, ať už nařízení vlády, nebo ministerstvo ve vyhlášce, stanovovala povinnosti jednotlivých subjektů, v tomto případě podnikatelů, nebo je rušila či měnila. To může udělat pouze zákon. Když pominu nerovnost jednotlivých subjektů, kdy určití podnikatelé provozující ubytovací služby, na které se zákon vztahuje jako první se stravovacími službami, se obrátí na Evropský dvůr Evropské unie a zažalují Českou republiku pro diskriminaci a nerovnost, dovedeme si představit, jak toto řízení s Českou republikou může dopadnout v případě, že vláda svým nařízením bude libovolně rozhodovat, kteří podnikatelé budou muset mít elektronickou evidenci tržeb a kteří nikoliv. Pan ministr, a já jsem už na to upozorňoval v prvním čtení, na toto nereagoval.

Protože v případě, že se vám dejme tomu za rok podaří, a já v to nevěřím, tento zákon prosadit, tak se TOP 09 určitě v této části zmocnění nařízení vlády a v části diskriminace některých podnikatelů obrátí na Ústavní soud s návrhem na zrušení těchto částí ustanovení tohoto zákona.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nárůst jsem se snažil zjistit.

Registrační pokladny budou od částky 15 tisíc eur ročního obratu, což není mnoho.

A tam prostě nepůjde...